Já děkuji za slovo.

Předkládaný návrh zákona představuje právní úpravu, která odpovídá na dlouhodobý požadavek odborné i laické veřejnosti. Cílem tohoto návrhu zákona je řešit nepříznivý právní stav, kdy v současné době právní řád neobsahuje žádný právní titul, na základě kterého by se osoba, které vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, mohla úspěšně domoci odškodnění této újmy. Návrh zákona upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy, při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví její blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování. Předložený návrh zákona stanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát reprezentovaný Ministerstvem zdravotnictví.

Zakotvuje vyvratitelnou domněnku, z níž vyplývá, že pokud nastanou následky, které budou obsahem prováděcí vyhlášky, v čase v ní uvedené, bude daná újma považovaná za újmu způsobenou povinným očkováním. V ostatních případech bude posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena povinným očkováním, předmětem standardního prokazování, tedy v tomto případě bude nutné prokázat příčinnou souvislost.

V tomto znění byl tedy návrh zákona postoupen Senátu. V rámci projednávání tohoto návrhu na půdě Senátu došlo k přijetí pozměňovacího návrhu, v jehož znění Senát návrh zákona Poslanecké sněmovně vrátil. Tento pozměňovací návrh rozsah náhrady újmy rozšířil tak, že vedle ztížení společenského uplatnění byla doplněna o vytrpěné bolesti a ztrátu na výdělku, pokud dojde následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného. Toto je velmi důležité.

Tak. Pane senátore, máte slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím stručně, ale jaksi vysvětlit, v čem spočívá význam toho našeho pozměňovacího návrhu.

Ta hlavní změna spočívá v tom, jak uvedl pan ministr, že my to vlastně vracíme nějakým způsobem do obsahově obdobné podoby, v jaké jej původně předložila vláda. Navrhujeme tedy, aby se zrušila ta změna přijatá Poslaneckou sněmovnou, která z náhrady újmy vyloučila bolestné a náhradu ušlého zisku.

V tom textu to bylo ve druhém odstavci, tam to bylo zvlášť závažné ublížení, ale v tom prvním odstavci, které se týkalo právě těchto náhrad, to nebylo. Takže tam jsme to vymezili zcela jednoznačně.

Ale jistě že komplikace po očkování to je.

Pouze na straně 12 v důvodové zprávě vládní je psáno, že se počítá se sto miliony. Ale to bylo ještě v době, kdy vlastně to zvlášť závažné vymezení nebylo.